Zvlášť hlasovat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Pokud by to neprošlo, tak dnes je zařadit po projednaných vrácených zákonech ze Senátu. Jde o body 130 a 173 na pevné zařazení na zítřek.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Tomia Okamury, který má název Diskuse o změně Ústavy, která by umožnila zamezit návrhu lidí bojujících v řadách radikálů v zahraničí.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je pro projednání tohoto bodu? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Takže se můžeme zabývat dalším návrhem a to je návrh pana poslance Karla Šidla, který požaduje zařazení nového bodu Informace ministra dopravy o postupu a stavu příprav staveb, na které je potřeba EIA. To rozhodneme v hlasování číslo 17, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. V hlasování pořadové číslo 17 přítomno 180, pro 92, proti 63. I tento návrh byl přijat a budeme se tím bodem zabývat.

Musíme to odhlasovat. Jestli souhlasíme s tím pevným zařazením bodu.

Čili pevné zařazení neprošlo, ale budeme se muset řídit tím, že už jeden takový bod byl přijat, a asi budeme o nich hlasovat dohromady.

To je první alternativa.

Kdo je proti? Děkuji vám.